My, upřímně řečeno, bez tohoto institutu, bez této účinné lítosti, nejsme zase schopni reálně bojovat s tímto typem korupce, nebo obecně s větší částí korupce, protože tím, že je tam oboustranná trestnost, že všichni, kdo se toho účastní, tak jim hrozí trestní postih, tak na tu policii prostě nepřijde vůbec nikdo.

Děkuji.

Čili neobávám se, že by to jednání mohlo kriminalizovat podnikatele, kteří se nevinně jdou poradit o optimalizaci daně a překročí určitou hranici takové porady. To opravdu na to nedosáhnou, i kdyby chtěli, aby se stali pachateli takovéhoto trestného činu, nebo podezřelými z takovéhoto trestného činu, když se vyžaduje nejméně škoda půl milionu a více a ještě ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.